Dobře, o tom rozhodne Poslanecká sněmovna svým hlasováním.

Pan předseda Výborný dává hlasovat o tom, že v průběhu podrobné rozpravy druhého čtení budou možná pouze dvě vystoupení, včetně faktických poznámek, a ta vystoupení budou mít maximálně pět minut, přičemž faktická poznámka zůstává v délce dvou minut. A týká se to včetně přednostních práv. Čas na to, aby zazněly... Námitku můžete vznést proti mému postupu poté, co dám hlasovat.

Nyní tedy nejprve dám hlasovat o námitce o postupu předsedajícího.

Pořadí se ustálilo a já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího? Kdo je proti této námitce?

Nyní tedy dám hlasovat o protinávrhu pana poslance Vondráčka, že bude omezeno vystoupení na dvakrát pět minut.

Kdo je proti tomuto protinávrhu?

A nyní budeme hlasovat o původním návrhu pana předsedy Marka Výborného.

Nyní budeme postupovat podle schváleného postupu. V rámci rozpravy je přihlášen pan poslanec Ondřej Babka. Prosím, aby vystoupil v podrobné rozpravě.

Vážený pane místopředsedo, předpokládám, že mi zapnete čas po tom, co se tady stalo, a neuvěřitelným způsobem jste ohnuli jednací řád, kdy jste hlasovali pro omezení přednostních práv. To je něco, co je naprosto nepředstavitelného, a myslím si, že tohle hlasování vás doběhne.

Jako další vystoupí pan poslanec Radek Vondráček. Pane poslanče, jenom pro pořádek, já tady mám vaši faktickou poznámku. Prosím, máte slovo. Ano, pane místopředsedo.

Já se bojím, co zrušíte příště. Paragraf 67 je poměrně jednoduše formulovaný, že kdykoliv o to požádá předseda vlády, člen vlády, předseda strany, předseda klubu, tak dostane přednostní právo. A co vy teď uděláte?

Na to byla ta přestávka, sehnat si ochranku?

Konec faktické poznámky.

Ale chodilo se domů, normálně se v sedm šlo domů, byly přestávky na oběd a pozor, jednaly výbory.

Takže neplatí v podstatě ani ta čísla.

To se stalo. Já jsem tady byl.

To už si každý může říkat, co chce.